Za problém se také považuje tzv. obchod s chudobou o tom jsem před chvílí mluvil , bezdomovectví, negativní jevy v sociálně vyloučených lokalitách, neefektivní, nemotivační a drahý systém sociálních dávek na bydlení a mnohé další obecně uvedené dílčí problémy, jejich analýza podložená empirickými daty však v RIA není obsažena. Není obsažena. Jelikož sociální bydlení je cíleno na určité specifické skupiny obyvatel... Pane předsedo, já prosím kolegy, aby přestali hlučet. Já myslím, že i ostatní poslanci mají možnost se přihlásit a případně oponovat vládním právníkům. Já to pouze čtu. To jsem nepsal já.

Kapitola proto neumožňuje učinit si byť jen rámcový obraz výchozí situace a posuzovat, zdali navržená opatření cílí na skutečné problémy, na jejich příčiny a zdali tak činí v dostatečné míře. tento odstavec, jak píšou vládní právníci. Jinými slovy, vůbec tam není nic. Žádný obraz si nemůžeme učinit, a proto, zcela správně, když si nemůžeme učinit obraz, jak můžeme hodnotit navržené opatření, když nevíme, co máme řešit, proč to máme řešit, ale víme, že máme stavět byty a přijmout dva a půl tisíce úředníků.

Jinými slovy, tento odstavec potvrzuje naše tvrzení a naše politickou představu, že jsou skupiny, které si zaslouží podporu a pomoc, a jsou úplně jiné než ty, kteří si ji nezaslouží, a ty otázky, které tady vznesl pan místopředseda Bartošek a někteří další poslanci, jsou oprávněné. Opravdu ten návrh zákona chce odebrat podporu těm, kteří si ji zaslouží. To je prostě fakt.